Relativně je teď klid a můžete pokračovat. Jsou vypsány přesně pevné termíny hlasování a tam je povinností každé poslanecké frakce, aby tam bylo přítomno 80 % všech poslanců. Ptali jsme se, co se děje v okamžiku, kdy tam z každé poslanecké frakce bez ohledu na to, že je to vládnoucí strana či opoziční, není přítomen. Na to nám bylo sděleno, že to neupravuje žádný zákon a že v tom případě by si král pozval předsedu dotyčné politické strany a předsedu dotyčné politické frakce a bylo by zle. My jsme se ptali, jaké sankce jsou zakotveny v zákoně, co by následovalo. Bylo nám sděleno, že to nevědí, že to žádný zákon neřeší, ale že to si nikdo ještě nedovolil a že by si to král s nimi vyřídil. Říkáme jak? V českých podmínkách zjevně, kdyby toto udělal prezident, tak by se nedělo vůbec nic. Jestliže chcete vnucovat morálku a chování jiným, tak začněte u sebe.

Neznám zákon, který by říkal, které interpelace jsou šikanující, směšné, trapné. Já také nevystupuji a neposuzuji nápady tímto způsobem, kdo tady co říká. Někdy se něco povede, někdy ne. Nicméně pan první vicepremiér vlády ještě nedokázal za tři roky prakticky nic, aby on byl tím arbitrem, který bude určovat, kdo bude naplňovat zákony, kdo zákony naplňovat nebude.

Koaliční poslanci a poslankyně tady nejsou schopni věnovat pozornost projevu, který trval zhruba nějakých dvacet ani ne minut. Svědčí to o vás více a vypovídá to o vás více, než si myslíte. Samozřejmě máte velikou podporu. Domníváte se, že si můžete dovolit úplně všechno. Systémem západky zkoušíte, a pan premiér tomu nečinně přihlíží, co ještě projde, co projde na veřejnosti.

Svět je nejistý, nestabilní. O to více kdo jiný by měl držet a definovat slušné chování, stabilitu a předvídatelnost než politici, a se zvláštním důrazem politici vládní koalice? Bohužel slibovali jste něco lidem, tři roky děláte přesný opak. Těm, co poslouchali, děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Přihlásil jsem se s návrhem na změnu pořadu schůze, ale nemohu nezareagovat na slova svého předřečníka. Velmi pozorně jsem ho poslouchal, ale to bych tady nesměl sedět minulé volební období, abych jeho slova bral vážně. My tady slyšíme ze strany opozice neustále slova o nějakém chaosu, který tady vytváříme, a jako by kolegové z pravicové opozice zapomněli, jak to tady vypadalo v minulém volebním období. Jak to tady vypadalo, když ve vládních lavicích seděl pan ministr Vít Bárta, který zastavil všechny dopravní stavby. Kdy tady seděl pan ministr Drábek, který rozvrátil úřady práce a vůbec svůj resort, a dodnes to dáváme dohromady. Kdy se tady každý večer svolala K9, protože se rozpadala koalice, a celá vláda skončila předčasnými volbami. Oproti tomu tato vláda a tato Poslanecká sněmovna tady přijímá desítky užitečných zákonů. Lidem rostou platy, rostou mzdy, lidé s dětmi mají vyšší úlevy na dani, důchodcům rostou důchody. Tohle přece jsou všechno opatření, která lidé vnímají pozitivně. A já si myslím, že na rozdíl od pana kolegy Laudáta, hodnotí tuto vládu pozitivně. Nyní mi dovolte tedy přihlásit se k tomu, proč jsem se hlásil.

Ten první už tam máme. Upozorňuji, že nejsou faktické, pouze přednostní práva, takže pokud si pan předseda Faltýnek přeje využít přednostního práva, dostane slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Jenom kratičkou technickou poznámku, protože František Laudát mě vyzval, abych se vyjádřil. Čili jenom pro vaši informaci, na posledních dvou grémiích Poslanecké sněmovny, kde se dává dohromady s vedením Sněmovny, předsedové klubů, program, tak jsem avizoval a vyjadřoval prosbu s bloky ministra financí druhých a třetích čtení. Konkrétně jsme se dohodli na pevném zařazení na toto úterý, které bylo včera, a druhých čtení. Třetí čtení jsme nechtěli napevno zařazovat s tím, že jsme nevěděli, jak dopadne projednávání protikuřáckého zákona. Takže proto jsem avizoval několikrát, že chceme prostě udělat bloky ministra financí v úterý odpoledne a ve středu dopoledne, což je dneska. Napevno jsme to nedali, protože jsme nevěděli samozřejmě, jak bude projednávání těch zákonů. To jenom pro informaci vás.

Děkuji.

Já nevím, že by ministr, který by měl šanci vyexpedovat ze Sněmovny šest zákonů po třetím čtení, a zákonů veskrze užitečných na rozdíl od jiných, které velmi škodí, a to ukáže už blízká budoucnost, tak že odjede a vůbec tady není. Za další. Nejsem si jistý, že například písemné interpelace probíhaly tímto způsobem a že neúčast ministrů vlády, i když také nebyla slavná, ale teď už je to katastrofa.

A když už tady padlo, jaké užitečné zákony schvalujete, tak vám tady řeknu jenom takový krátký výčet.

Samozřejmě když máte vybrat na dotace za miliardy pro kohosi, kdo má ještě málo, tak holt se budete hojit na hospodských. Zákon o prokazování původu majetku včera nemusím diskutovat. Prolomení domovní svobody kvůli topení. Máte nejhorší výsledky za 30 let od zahájení výstavby dálnic v této zemi.